Za nespolehlivého bylo totiž možné označit pouze takového plátce, jemuž byla daň vyměřena podle pomůcek minimálně ve výši 500 tisíc, měl kumulativní nedoplatek daně za tři měsíce 10 milionů apod. Nyní jsou pravidla podstatně přísnější.

U karuselových podvodů byl zaveden systém jedné hlavy, který znamená, že prostřednictvím dožádání se případ podvodného řetězení mnoha firem v různých krajích stáhne na jedno místo provádějící kontrolu, které má tak všechny informace i veškerou odpovědnost.

A výsledek této akce? Došlo k doměření daně z přidané hodnoty za přibližně 1,4 miliardy korun. Uváděná opatření již přinášejí své efekty.

Hlavní část této trestné činnosti totiž probíhá v období, které lze označit za přípravu k trestnému činu, která podle současné úpravy není trestná, a policie tak proti pachatelům nemůže nasadit operativní techniku, i když jejich kroky zcela zřetelně směřují k podvodům.

Pokud dnes opozice brání přijetí a zavedení EET s odkazem na to, že se to týká jen pěti procent možných daňových úniků, pak je to nejen nepravda, ale ve skutečnosti i velké pokrytectví. Je to právě dnešní opozice, která souběžně odmítá zákon o prokazování původu majetku, znovuzavedení trestnosti přípravy krácení daně, a výhrady už jsou slyšet i k chystanému zákonu o centrální evidenci účtů.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Šánové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty . Děkuji za slovo. Tak já bych chtěl opětovně upozornit, jaký zájem má vláda na té své největší prioritě.

Děkuji panu poslanci Kučerovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Radim Holeček. Vážený pane předsedající, vážení dva členové vlády, vážené dámy, vážení pánové. Obecně lze konstatovat, že pro stávající vládu je typická priorita: společnost zmonitorovat, kontrolovat, zregulovat. Místo vytváření prostoru pro přívětivé podnikatelské prostředí se snaží hlavně život soběstačných lidí co nejvíce zkomplikovat.

Kvůli tomuto systému navíc musí nabrat nové úředníky, vydávat další peníze na provoz tohoto systému. A nebude nakonec překvapivé, když celý tento systém bude ve finále fiskálně negativní, neboť z dostupných dat nedošlo v Chorvatsku po zavedení EET k žádnému hmatatelnému zvýšení výběru daní a navíc se citelně snížil počet samostatně výdělečných osob. Trhliny a nejasnosti tohoto legislativního zmetku již byly poměrně dobře prodiskutovány. Já jako předseda podvýboru pro ochranu soukromí bych se rád podíval na zákon o EET ze zorného úhlu ochrany soukromí daňových poplatníků, protože co je zvláště závažné vzniká zde potenciál ke zcela bezprecedentnímu zneužití získaných dat. Ve vyspělých demokratických právních státech je vždy právo na soukromí vykládáno širokým způsobem a každý zásah do tohoto soukromí musí vykazovat obrovskou míru veřejného zájmu, jinak je nepřípustný. V totalitních tvrdých režimech je toto právo nepodstatné. Přece vždy, když shromažďujeme citlivá data o občanech, musíme si položit dvě základní otázky. Za prvé: Je zásah do soukromí opravdu tak důležitý? Nebo lépe řečeno, je důležitější a přínosnější pro společnost zasáhnout do soukromí vytvořením databáze než nezasáhnout? Zlepší to něčím současný stav? V tomto případě bude narovnán trh, pročistí se podnikatelské prostředí? A na tuto otázku já odpovídám: V žádném případě. Naopak. Situace ve společnosti se naprosto zhorší tím, že jedna skupina společnosti bude neuvěřitelným způsobem dehonestována ve smyslu všetci kradnú a znevýhodňována v tom smyslu, že na ostatní se tento daný typ informací samozřejmě nesbírá. Neviděl jsem jedinou analýzu, která by jednoznačně prokazovala pozitivní efekt zavedení EET.